Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěla bych zareagovat na vystoupení, které tady teď zaznělo.

V tuto chvíli je ovšem návrh předložen tak, jak je předložen. Myslíme si, že každá koruna je pro rodiče dobrá, proto to podporujeme.

Prosím vás, pokud máme v České republice statisíce lidí bez práce, kde v některých regionech jsou fronty na jedno pracovní místo, tak objektivně toto není možné zajistit. A mnohdy za to sami tito lidé nemohou, že nemají práci.

Děkuji paní poslankyni Martě Semelové a ještě jednou požádám všechny kolegy paní kolegyně Hnyková už jde , ale ještě požádám kolegy a kolegyně, aby diskuse, které se netýkají tématu, přesunuli do předsálí, a projednávané téma aby mělo atmosféru, ve které se dá zaznamenat každé slovo přednášejícího. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.